Návrh usnesení

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem byl včera na schůzi výboru pro životní prostředí pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu s následujícím návrhem usnesení. Výbor pro životní prostředí po úvodním slově poslankyně Jany Lorencové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: